Pro sebe vytváříte nové fleky a trafiky.

Lidi vás nezajímají.

Proto vám musím jasně říct, že hnutí ANO v žádném případě takové vládě důvěru vyslovit nemůže.

V tuto chvíli jí předávám slovo.

To v žádném případě nechci.

Rozumím tomu, že si musí každý odskočit, ale nerozumím tomu, když tady prostě není hodinu nebo dvě. Takže já bych prosila, paní místopředsedkyně, zda se můžeme domluvit, že se členové vlády vrátí do jednacího sálu, protože nechceme protahovat jednání o důvěře této vlády tím, že budeme nuceni si brát přestávky. Takže já prosím a věřím, že se členové vlády do jednacího sálu vrátí. Děkuji. Paní předsedkyně, já vám do toho vstoupím. V tuto chvíli bych vyzvala všechny členy vlády, aby toto usnesení dodržovali. Takže já bych poprosila o pětiminutovou přestávku. Já si myslím, že je dostatečná k tomu, aby se členové vlády vrátili do jednacího sálu.